Děkuji. Děkuju, pane místopředsedo.

A jenom si dovolím v podrobné rozpravě krátce zareagovat na paní ministryni. Děkuji za těch 5 miliard na ty odměny. To je hrozně důležité. Nicméně to, co tady navrhujeme společně s kolegou Kaňkovským, více než 3 miliardy, se netýká těch odměn, ale to se týká dofinancování sociálních služeb, to znamená provoz a platy. A tam skutečně kraje v tuto chvíli tu sekeru mají. Těžko můžeme z odměn dofinancovávat sociální služby. A děkuji za jeho podporu. Děkuji. A nyní pan poslanec Jan Bartošek. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Pouze dodám, jsem moc rád, pane premiére, že jste přišel, protože tento můj pozměňovací návrh umožňuje to, abyste splnil slib, který jste veřejně dal, a to je to, že armádě vrátíte peníze, které jste jí sebrali při schvalování rozpočtu na letošní rok. Ale slib, který jste dal veřejně, je, že již v lednu jim celou částku vrátíte. Takže v současné době tady máte možnost, abyste podpořil můj pozměňovací návrh, a tím splnil svůj slib. Já pevně věřím, že své sliby, které pronášíte veřejně, myslíte vážně. To by z vás udělalo čestného člověka, kdybyste tento pozměňovací návrh podpořil. Děkuji.

A výpadky tržeb se týkají právě veřejné dopravy.

Samozřejmě že tuto výzvu chápeme. Na druhou stranu tržby se významně propadly, ale náklady na veřejnou dopravu zůstaly v nezměněné výši. V některých zemích Evropské unie stát přistoupil ke kompenzaci krajům za výpadky tržeb z jízdného. Několikrát jsem interpelovala pana ministra Havlíčka a žádala jsem ho, zda by nezvážil také jistou kompenzaci pro kraje právě za výpadky tržeb. Celkové výpadky činí za rok 2020 více než 3,6 miliardy korun. Navrhujeme Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám vaše kolegy v sále o klid.

Prosím, pokračujte. Několikrát jsem interpelovala pana ministra Havlíčka, zda by nezvážil podporu za výpadky tržeb ve veřejné dopravy. Několikrát také jednal se zástupci Asociace krajů a na posledním jednání říkal, že by tuto podporu ještě zvážil.

V loňském roce tato částka nebyla vyčerpána a je jasné, že nebude vyčerpána ani v roce letošním. Proto si myslím, že by bylo dobré krajům částečně kompenzovat tyto výpadky tak, aby se nemusely rušit spoje, aby byly spoje zachovány, protože veřejná doprava je rozhodně velmi důležitou součástí pracovní i rekreační mobility. Prosím vás tedy o podporu svého pozměňovacího návrhu, který dává kompenzaci krajům ve výši 1,3 miliardy korun za výpadky tržeb za rok 2020, které činily celkem 3,6 miliardy korun. Děkuji. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se chtěl připojit k návrhu na vrácení k přepracování, pokud nepadl. Ale vím, že někteří kolegové ho avizovali, tak ho podávám se lhůtou, jestli se nemýlím, tak je tam minimální lhůta 20 dní, ale nevím, jestli to platí v tomto formátu projednávání novely, tak v této lhůtě, pokud je to nutné. Každopádně jsem ještě chtěl stručně zareagovat na paní ministryni ohledně slevy na poplatníka. My jsme hrdí na to, že jsme prosadili navýšení slevy na poplatníka, která nebyla valorizovaná o inflaci. Podle nás to bylo namístě. Ale chtěl bych vás poprosit, abyste si ujasnila, jestli to byl tedy úspěch, protože u sebe na facebooku píšete, že jste nezapomněli ani na živnostníky, anebo jsem to tedy prosadil navzdory vaší vůli. Ten návrh jsem zaznamenal.

A nyní je případně prostor na závěrečná slova po podrobné rozpravě, jestli má zájem paní ministryně nebo paní zpravodajka. Není zájem.